Především vůbec není patrné, jaké budou nároky na státní rozpočet.

A to budou nemalé náklady. Nemalé náklady. Takže není to komplexní řešení. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tady řekl názor klubu hnutí SPD. My jsme o tom samozřejmě hovořili na klubu, probírali jsme to ze všech stran a já musím říct, že z těch názorů, co jsem tady teď před chvílí slyšel, z každého toho názoru ten náš obsahuje určitou část. My nejsme pro to, aby se dělalo, jak tady řekl pan poslanec Votava prostřednictvím předsedajícího, vládní ghetto. Nejsme pro žádnou vládní čtvrť, protože to bude stát miliardy korun.

A myslíme si, že tento návrh, který řeší komplexně decentralizaci těch úřadů, podle našeho názoru nějakou větší zaměstnanost do těch měst a obcí nepřinese. A řešit to komplexně, si myslíme, že jsou stejné peníze jako například na tu vládní čtvrť. Jsou to peníze, které se dají použít jinde, dají se použít v okresech, v krajích, v celé České republice, na spoustu dalších věcí. Ale neříkám, že tady pan kolega Farský prostřednictvím předsedajícího v něčem nemá pravdu. Můžeme se o tom bavit, budeli se některý úřad stěhovat, protože podmínky nemovitosti, ve které dnes sídlí, jsou třeba již nevyhovující. Bude potřeba více úředníků, ale my doufáme, že spíše méně úředníků než více. A potom se pojďme u tohoto úřadu, jak jsem řekl, per partes, bavit o tom, že nemusí například sídlit v Praze, tak jako je to báňský úřad, který zcela logicky sídlí v Ostravě, a podobně. A tady bych doplnil, že to stejně může být doplněno komplexně, tak jak říká pan poslanec Votava, tím, že u toho bude napsáno také, kolik to bude stát a kolik to zatíží náš stát. Takže pokud mohu říct tedy za klub poslanců hnutí SPD, my tento návrh nepodpoříme, ale pokud přijdete s návrhem na jednotlivé úřady, protože se budou muset stěhovat, budou podmínky nevyhovující, nejen proto, že je chceme někam stěhovat, ale proto, že k tomu bude jakási objektivní příčina, jsme ochotni a rádi o tom budeme mluvit. Děkuji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem příliš vystupovat, ale již mnohokrát tady byla zmíněna Ostrava.

Ono funkční šachty ještě jsou, ale nejsou na území Ostravy. Čili zmiňovat Ostravu v této souvislosti není úplně dobré. Vrátím se k tomu zákonu jako takovému. Jistě jste si všimli, že i ostatní zákony, které přesouvají centrální orgánů do regionů, podporuji. Než jsem si vyslechl, opravdu nevím proč, strašně dlouhou úvodní řeč předkladatele. Byla strašně dlouhá. A byla kontraproduktivní k tomu výsledku.

Čili snažili jste se to jenom takhle jakože udělat, aniž jste šli do důsledků, jestli opravu konkrétní orgány mají nějakou smysluplnou odezvu v tom regionu, jestli ty regiony vůbec by chtěly takovýto úřad, jestli by mohly nějak postupovat a využívat ten úřad. To já považuji za obrovskou chybu při předkladu takovýchto návrhů a přikláním se k té myšlence opravdu per partes to řešit v rámci konkrétních zákonů, ale ne tou formou, že my tam dáme Bruntál, aby byla větší legrace, ale opravdu seriózně se o tom začít bavit, ne politicky, ale seriózně o tom, že jsou města připravena přijmout centrální orgány státu, jsou tyto orgány také připraveny se stěhovat do těch měst. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Tam se řeší materiálně něco úplně jiného, a když tam otevře někdo, možná je, myslím, i vládní poslanec, téma toho úřadu...

Děkuji, dočkal jsem se, dobrý večer. Než řeknu to, co chci říct, tak musím povědět, kolegové, že se trochu mračím za ty faktické poznámky. Já jsem se opravdu přihlásil do rozpravy, trpělivě čekám a těch faktických poznámek, které tedy podle mého názoru nebyly faktickou poznámkou, ale výměnou názorů, bylo až až. Ale berte to prosím jako přátelskou poznámku. Já tedy předkladatele nepotěším. Jsem velmi, velmi silně proti tomuto návrhu a proti této iniciativě. Zkusím vysvětlit proč. A bude to vlastně paradoxní postoj. Byla tady zmíněna Drážní inspekce a Drážní úřad, tedy záležitost drah. Víte, že já se snažím železnici věnovat.

A zkusím vám vysvětlit proč. Možná už ten první důvod, když se tenhle návrh objevil jako sněmovní tisk, teď se omlouvám, loni, někdy v loňském roce to bylo, tak se na mě obrátil management právě SŽDC i Drážní inspekce a kolegové byli opravdu, fakt vyděšeni, lekli se. Takže evidentně vy jste s nimi ani nemluvili, neptali jste se na názor, jestli to ty organizace chtějí, jak by fungovaly, jestli by jim to pomohlo, nebo nepomohlo. Ale to se na mě nezlobte, to asi není dobrý přístup, to není dobrá cesta.